Děkuji za slovo. Debata se dostala do velmi destruktivní fáze, protože začala dotazy na téma té nešťastné analýzy z Ministerstva financí, která je dnes používána znovu, podobně jako byly používány audity v nemocnicích.

Jsou věci, které jsou ve zdravotnictví opravdu složité a nejsou transparentní, ale je potřeba je začít postupně zlepšovat a k tomu slouží celá řada dalších analýz, které jsou k dispozici.